Bohužel, ani senátní verzi nemůžeme podpořit, protože zavedla velmi neurčitý pojem, že shromáždění, které reaguje na nově vzniklou situaci, se nemá nebo nemusí oznamovat.

Takže to je velmi vágní, až nebezpečné ustanovení, které se do tohoto návrhu dostalo.

Takže z těchto důvodů nemůže náš poslanecký klub ani senátní, ani poslaneckou verzi podpořit, a proto budeme hlasovat proti. Děkuji za pozornost. Poprosím pana poslance Tejce, aby ještě chvilku vytrval. Takže prosím, teď je prostor pro vaše vystoupení.

Děkuji panu senátore. Ještě faktická poznámka pana poslance Vozky. Prosím.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád rozptýlil obavu pana senátora, protože si myslím, že ve zkrácené podobě jsem na některé nadhozené problémy odpověděl ve svém vystoupení.

Ale Listina práv a svobod v tomto případě není zcela určitá vzhledem ke svolavateli shromáždění jako k vykonavateli. A my tvrdíme, že celý shromažďovací proces je plně v souladu s Listinou, protože umožňuje každému se účastnit těchto shromáždění, pokud se týká toho. Na druhý bod si myslím, že jsem odpověděl ve svém vystoupení. Nefandíme spontánním shromážděním, protože tak jak jste správně ve svém vystoupení uvedl, existuje možnost, že to spontánní shromáždění například vznikne cituji při sportovních podnicích. Protože jestli se jedna parta stluče s druhou partou po sportovním shromáždění, tak potom řekneme ano, to bylo aktuální. A my bychom byli rádi, kdybychom ty věci mohli předvídat, a zcela určitě nedokážeme stoprocentně odhadnout, kam se problém spontánní shromáždění může až posunout. Tak proto bychom velmi rádi, kdybyste i jako senátor a ten, kdo čte ty naše zákony velmi bedlivě, chápal naši situaci, protože my vycházíme z praxe, z výkonu s tímto zákonem.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jen krátká reakce na to, co zaznělo.

Na druhé straně se chci přimluvit za to, abychom nepodpořili verzi Senátu, ale abychom podpořili původní sněmovní verzi, a podpořil bych kolegu Vozku, kterému také tímto děkuji za práci zpravodaje. Rozhodně to není tak, že bychom si nebyli vědomi těchto diskusí a těchto variant, se kterými přišel i Senát, a právě proto jsme je velmi zvažovali.